Prosím, pane ministře, máte slovo. A dříve, než vám ho dám, poprosím sněmovnu o klid . Děkuji, prosím, máte slovo. Dobré ráno, vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Přeji vám všem dobrý den. Od zahájení projednávání tohoto návrhu zákona uplynulo již úctyhodných 236 dní.

Čteme to tady už 38 hodin a v rámci třetího čtení 23 hodin. Přesto bych chtěl poděkovat všem poslancům, kvůli kterým tady už téměř tři čtvrtě roku diskutujeme o tom, jestli chceme v České republice zavést standardní nástroj pro boj s šedou ekonomikou, tedy evidenci tržeb, která v nějaké podobě funguje ve většině států Evropské unie.

Omlouvám se těm, které jsem nevzpomněl.

Prosím, abyste nepokračoval do té doby, než se sněmovna ztiší. věděli jsme, že jde o nejefektivnější nástroj k narovnání podnikatelského prostředí, který je současně nejlevnější pro podnikatele, na rozdíl od registračních pokladen s podporou pana Kalouska. Ale díky desítkám vašich vystoupení, interpelací, televizních debat, poznámek na twitteru a novinových článků, kterým jste se věnovali s mimořádnou pečlivostí a nadšením, jsme si teď naprosto jistí, že jde ještě o mnohem lepší nástroj, než jsme si původně mysleli. . Rád bych vás proto opět požádal, abychom nechali stranou nálepkování a stranické ideologie. Elektronická evidence tržeb není pravicový ani levicový projekt. Je to projekt, který pomůže narovnat podnikatelské prostředí v české ekonomice a současně pomůže efektivně vybrat daně...

Minulá diskuze už bohužel pokračovala v nastoupeném trendu.

Budu tedy reagovat pouze krátce na věcné dotazy a připomínky, které během minulé diskuse padly k tématu.